Já bych vás požádal, pane kolego, když nám chcete fakt už něco říct, tak buďte tak hodný a řekněte nám něco nového. Myslím si, že byste měl říct něco nového, než už měsíc, nebo jak dlouho, poslouchat věci, kterým nerozumím. A chtěl bych vás upozornit, a teď to myslím úplně vážně, já jsem také obyčejný volič, pravicový volič, volil jsem dřív ODS, ale kdyby přece lidé v naší republice byli spokojení s minulostí za ty roky, co jste tady, s politikou, tak by vás stále volili a nemuseli si Babišové, ti, co tady za mnou sedí, dělat politické divize svých firem, jak jste řekl, jak jste to nazval, protože by byli spokojeni s vámi a nedostali by se do Sněmovny. Ale protože lidé typu, jako jsem třeba já, jako je Babiš, do politiky šli, aby opravdu zkusili něco změnit, tak já si myslím, že to by přece mělo být varující. Dělejme to dobře a za chvilku tady může být jiná strana, protože my to budeme dělat špatně, ale není možné nás stále urážet, to přece nejde, že jsem tady kvůli tomu aby si někdo zlepšoval firmu. Já si myslím, že to tak není. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Fiedler, po něm pan poslanec Kalousek. Máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající. Já jen naoko odbočím od tématu, ale reaguji na to, co zaznělo v projevu zpravodaje. Tato schůze má 170 bodů. To všichni víme. A slyšeli jsme tady velmi precizně sděleno také proč protože jeden zákon, zákon spotřebních daních, navrhujete, vládní koalice, čtyřikrát. Třikrát. Už jsme jednou projednali novelu o spotřebních daních, která prošla, kde jste zamítli daň na řezaný tabák, pak jste to navrhovali sami, teď to navrhujete třikrát, takže se zamyslete nad tím, jestli se dostáváme, a to je pravda, do toho, že před sebou začínáme valit zákony, tak na tom máte velký podíl. Děkuji. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Kalousek, po něm s faktickou poznámkou pan poslanec Bendl.

V takovém případě pochopím, že jsem byl pochopen, a přestanu ty argumenty opakovat. Do té doby se budou snažit vám to vysvětlit, protože budu přesvědčen, že opakování je matka moudrosti.

Já nemám zbytí, protože současná média v České republice, která jsou paralyzována, tu pravdu říkat nesmějí, tak ji aspoň musí říkat opozice.

Máte slovo. Děkuji za slovo.

V tom materiálu je například napsáno, a možná nám to pan ministr zemědělství vysvětlí, že tento návrh zákona přinese 14 tisíc pracovních příležitostí, ale zatím, a v tom by to mohlo být nové, kdybychom se dozvěděli, kde tedy vzniknou, když sami, a to zopakuji, víme, že řepky už se do České republiky víc nevejde, tady už je jí maximum, protože nám to osevní postupy prostě nedovolí, ale budeme jí potřebovat více, protože ji budeme muset do paliv prostě dostat, takže ji budeme muset někde zpracovat. Kde, prosím vás, je třeba těch 14 tisíc pracovních příležitostí? Může mi něco nového nebo vůbec něco říct kdokoliv z vlády? Nebo pan ministr zemědělství nebo pan zpracovatel ministr financí? Kde ty pracovní příležitosti jsou, když je to spíš tlak na to a šance více zpracovávat, aniž by to po nás někdo chtěl v této formě, jak je nám předkládáno? Evropská unie nás nenutí k tomuto způsobu. To by mohlo být to nové, co tady chceme slyšet. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Chalupa, připraví se pan poslanec Kalousek. Máte slovo. Děkuji za slovo. Dobré odpoledne, vážený pane předsedající, vážení členové vlády. Pane Kalousku prostřednictvím pana předsedajícího, já navážu na to, co tady říkal pan kolega Schwarz. Opravdu už není nutné nám to opakovat.

Děkuji. Nyní tedy s faktickou poznámkou pan poslanec Kalousek.

Neděláte nic. Dokud jsem měl pocit, že jste to nepochopil, pane Chalupo prostřednictvím předsedajícího, měl jsem snahu vám to vysvětlit. Teď už budu jenom opakovat, že jste mi řekl, že jste to pochopil, a že to tedy děláte zcela vědomě, a je mým právem to opakovat při každé příležitosti.

Máte slovo. Děkuji, pane předsedající.

Takže prostřednictvím pana předsedajícího milý pane Kalousku, můžete své další lži opakovat donekonečna, ale je to jenom prázdné tlachání. Nikdo vám už nevěří! Já vám děkuji, pane poslanče. Nyní je řádně přihlášen do rozpravy pan poslanec Šrámek a po něm pan ministr Jurečka.